Byla tady jedna důchodová reforma, kterou vláda Petra Nečase prosadila ve Sněmovně, a pak přišla jiná vláda a bez náhrady ji zrušila. Přizvěte opozici, která je dnes opozicí, ale příště může být vládní koalicí, přispějte k diskuzi. A není možné, aby jedna vláda něco zaváděla a jiná to rušila. My Starostové jsme na to kdykoliv připraveni. A znovu vás žádám, pane premiére či paní ministryně, prosím, jaký je termín předložení důchodové reformy do Sněmovny? Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

To je potřeba uvést na pravou míru.

Druhá věc. Vládní návrh je spravedlivější, už jsem to zmiňovala. Je odvinut od těch 85 let, protože to je hranice věku, kdy i podle mezinárodních měřítek lidé potřebují více péče, mají větší náklady a výdaje na zdravotní pomůcky a také léky. Další věc. Škoda jen, že se tak nechovala, když byla u vládní odpovědnosti. Ten úmysl byl dobrý, bohužel je špatně napsaný.

Pan předseda Stanjura. Prosím máte slovo. Paní ministryně je ve funkci pár dnů, ale vystoupila jako zkušená politička. Nula. Zato se stará o politiku mé politické strany. Ale proč ne? Jakých?

Ona tady řekla několik věcí. Jsem rád, že se rozmyslela. Děkuji, paní ministryně.

Mnohem větší rozpočtový dopad má zvýšení z 9 % na 10 % základní výměry starobního důchodu. Já bych chtěl, aby mi ji vysvětlily.

Nad 70 let je to 500 korun ročně.

Já to nezpochybňuji, že tito naši senioři mají zdravotní problémy a musí čerpat zdravotní péči.

Opravdu?

Vůči komu, vůči čemu? To jsou neuvěřitelné věty.

To prostě není pravda.

Ale to nejsou miliony.

A těch je naprostá většina. Takže používejme racionální argumenty.

Souhlasím, že je to návrh, ale určitě to nebude 10 miliard v rámci projednávání. Spíš si myslím, že vláda použije standardní metody, aby dodržela plánovaný deficit a současně uspokojila některá ministerstva. Ale uvidíme. Možná se pletu a možná budu příjemně překvapený. Pak jsme se dozvěděli, že je to nespravedlivé, protože bychom pomohli invalidním důchodcům, kteří jsou v invalidním důchodu už 25 let. Pak jsme se dozvěděli, že to není spravedlivé.